Pane poslanče, prosím dodržujte čas.

Já vím, ale v té první faktické poznámce jsem byl tolerantní. Nyní tedy paní poslankyně Radka Maxová s faktickou poznámkou, dvě přednostní práva pana zpravodaje a paní ministryně. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, musím říci několik věcí. Protože je to takový zásah do našich financí, že si myslím, že by bylo slušné to minimálně projednat na koaliční radě, i kdyby tam nedošlo ke shodě. To, že to samozřejmě navrhla zase důchodová komise, která doteď navrhla pouze takové kosmetické úpravy, je druhá věc. Dále musím říci, že my jako hnutí ANO jsme sice souhlasili se zastropováním věku odchodu do důchodu, nicméně bychom byli raději, kdybychom se bavili o 67 letech ale za podmínky, že MPSV urychleně začne řešit důchody pro rizikové skupiny. Musím říci, že pokud jsem na to opravdu tlačila já, tak se něco dělo. Přestala jsem tlačit a jsme na mrtvém bodě už asi půl roku. A já tímto vyzývám paní ministryni a paní náměstkyni, která to má na starosti, aby urychleně udělaly další kroky před třetím čtením. Protože to opravdu byla podmínka ANO, že se něco začne dít.

Proto jsme navrhovali, abychom zachovali valorizační vzorec tak, aby byla zachována zásluhovost. To znamená nařízením vlády dát jednorázový příspěvek. Což považujeme samozřejmě za lepší variantu než to, co teď vymyslela sociální demokracie. To je za mě všechno. Musela jsem to říci. Děkuji.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo.

Takže řeknu několik věcí. Za prvé komise pana profesora Potůčka. Každý z vás měl přece právo, mám na mysli politické strany, si tam dodat své zástupce.

Samozřejmě se to váže na zaměstnanost, nebo spíš nezaměstnanost.

Za těch 23 let. Bohužel se to tenkrát nepřijalo.

Kdyby se tohle zřídilo, tak jsme to nemuseli .

Ano souhlasím.

Copak si může dneska někdo z průměrné mzdy odkládat tři tisíce korun? Což je takový určitý standard, který by měl být. Aby si připlácel na dobré připojištění?

Předpokládám, že si ho spravují.